Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, myslím si, že dnešní den je velmi důležitý, protože dneska v podstatě budeme schvalovat dokončení revoluce v tvorbě legislativy.

A dokonce díky návrhům od kolegů z ODS se možná stane, že tyto státy nejenom doženeme, ale že je ještě předeženeme, protože se navrhují poměrně revoluční a pro adresáty norem velmi přívětivé nástroje v podobě seznamu povinností, tak aby si každý mohl vyjet, ať už pracuje v té či oné profesi, k čemu ho zákon zavazuje, a současně že se zjednoduší informovanost, že bude stačit adresátům norem, aby si, až na nějaké drobné výjimky, vyjeli změny těch právních předpisů ke dvěma termínům v roce, což je ten pozměňovací návrh D.

A také my jako Poslanecká sněmovna bychom měli několik návrhů zákonů vyzkoušet paralelně v systému eSbírka a v tom dosavadním způsobu projednávání. A pro Ministerstvo vnitra zůstávají dva základní úkoly. Za prvé zajistit v součinnosti s oběma komorami a jejich kancelářemi, aby se systém připravil i na straně Poslanecké sněmovny i Senátu i v návaznosti na implementaci Opravdu prosím o klid.

To znamená, aby to, co dneska pravděpodobně vypustíme z toho návrhu, bylo doplněno samostatným zvláštním zákonem ve zrychleném projednávání, tak abychom to, co jsme udělali z taktických důvodů, napravili, aby byla schválena i odpovídající změna zákonů, které upravují legislativní proces v Senátu. Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Já jsem chtěl uvést, že návrh procedury je uveden ve sněmovním tisku 256/6, nicméně vzhledem k tomu, že pan místopředseda Pikal stáhl svoje návrhy, tak budeme nejprve hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů B, potom budeme hlasovat tedy o proceduře, kde navrhuju, aby začala návrhem E. Budeli přijat návrh E, stanou se nehlasovatelnými návrhy A4 až A6 a návrhy C5 až C15. Následně budeme hlasovat společně všechny návrhy A. V případě přijetí E jsou nehlasovatelné A4 až A6. Následně budeme hlasovat společně všechny návrhy C.

Děkuji. Ptám se, zda má někdo nějaký návrh na změnu navržené procedury.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

A nyní tedy budeme hlasovat proceduru. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji. Takže podle schválené procedury budeme nejprve hlasovat pozměňovací návrh E pana poslance a místopředsedy vlády Hamáčka, který se týká vypuštění materie podléhající článku 40 Ústavy. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže tím se nám staly nehlasovatelnými návrhy A4 až A6 a návrhy C5 až C15. Nyní budeme hlasovat společně všechny návrhy A s výjimkou těch, které jsou nehlasovatelné. Stanovisko...

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Pozměňovací návrh C se týká přehledu veřejnoprávních povinností. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.